Místo toho byl jejich majetek rozprodán a zaměstnanci propuštěni.

Bohužel Ministerstvo financí, tak jak je to obvyklé u mých pozměňovacích návrhů, s tímto návrhem nesouhlasilo.

Nicméně stanovisko ministerstva je i nadále zamítavé, i když nyní jsou námitky, řekl bych, spíše ideologické než faktické.

Mohu zde citovat z jejich dopisu.